Na žalost takve emisije, ja evo ne gledam previše televiziju, ali koliko gledam ne vidim emisije tog profila. Ne vidim emisije koje govore o univerzalnim vrijednostima o kojima ima konsenzus, emisije koje govore o obitelji, koje govore o zajedništvu, koje govore o davanju u udarnim terminima kad to treba biti. Tako da mislim da eto taj jedan vrijednosni dio, univerzalni oko kojega imamo konsenzus da treba biti malo zastupljeniji. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Izvolite. Uvaženi kolega zastupniče, tematska sjednica programskog vijeća HRT-a pretpostavljam u veljači, ne mogu garantirati, se sprema, najavljena je bila i prije 2 mjeseca, imali smo nekih aktualnijih priča, pa smo to odgodili, biti će posvećena uporabe hrvatskog književnog jezika na HRT-u, ali će biti govora i o ostalim, i uporabi ostalih jezika koje je također zakon predviđao u upotrebi programa i hrvatskog radija i hrvatske televizije. Biti će tematska sjednica, to je zaključak, jedinstven cijelog vijeća. Vama mogu s ovog mjesta odgovoriti, da u programskoj shemi, to nije baš, do kraja točka dnevnog reda, ali u programskoj shemi koja će biti dogodine, jedna je od stalnih emisija, koja će uvijek će biti emisija posvećena demografiji i mogu vam negdje na tom tragu reći, kako se iskreno nadamo i programsko vijeće i moja malenkost da ona neće biti napravljen na način, da se stoji na Bregani i broji broj ulazaka i izlazaka. Jer ja ili mi ne mislimo da je to zapravo jedini problem, niti da se demografska pitanja, na taj način trebaju svesti. To je zapravo neka paradigma, kako inače mislimo, da bi neke druge društvene probleme i pojave trebalo tretirati, ne na ovoj razini, tipa ulazak i izlazak, nego na nekoj višoj, softiciranijoj i način, na koji sam govorio. Kad bismo mogli reći da profesionalizam caruje u programima hrvatskog radija i hrvatske televizije, a to onda naravno znači i više pogleda sa različitih strana, biranju i gostiju na određenim relevantnim razinama itd. itd. Ja ću svejedno, koliko god ste vi to spomenuli, još jednom istaknuti, nitko ni ne misli, osporiti, mjesto i ulogu i važnost informativnog programa. Jesmo li mi prezasićeni informativnim programom, možda čak ne politikom, koliko politikantstvom i ostalom, ali to je tema za neke druge razgovore. Ali, svakako spadam u one, koji misi da informativni program, nije i ne smije biti jedini i najvažniji program hrvatskog radija i hrvatske televizije. To tako zakonom nije uređeno, ali ni mjesto ni uloga javnog servisa, nigdje u svijetu nije da bi to radila, pa se nadam da neće biti ni naša. Da, važno je, ali ne može biti presudna i jedina. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Kedžo vama, upućujem repliku, vi ste između ostalog naglasili i govorili o tome, u kojoj mjeri se ispunjavaju odredbe iz ugovora sa Vladom, pri čemu ste naglasili vrlo dobro, da ispunjavanje tih ugovora, nije obveza da se ispunjavaju želje vlade. Međutim, vi ste i u između redova, koliko sam ja pročitao, vrlo kritički govorili o tome, u kojoj mjeri i na koji način se ispunjavaju, obveze iz ugovora sa Vladom. Jer HRT kao javna televizija ne može i ne smije služiti Vladi, nego mora služiti svim građanima Hrvatske, obzirom da ju financiraju građani. Pa me zanima, u kojoj mjeri, vi smatrate da je HRT u ove 2 g. koliko je bilo vaše programsko izvješće zaista bio javna televizija, koja je građanima pružala, objektivne, poštene, nezavisne i nepristane informacije, što je njena obveza. Odnosno da pojednostavim pitanje, da li na HRT-u kad je riječ o novinarima, zaista postoji sloboda javne riječi i slobode izražavanja. Ili da budem još konkretniji, ja smatram da je HRT vrlo slobodna televizija, ali da na njoj rade neslobodni novinari, koji ne smiju postavljati pitanja, ako to pitanja neće odgovarati premjeru ili ne daj Bože rektoru, pa će ih oni onda drugarski opomenuti, odnosno, prijetiti im otkazom sa mjesta na kojem rade. Pa zar je moguće da naša javna televizija nije u stanju oformiti odjel za istraživačko novinarstvo, koji bi se objektivno, pošteno, nezavisno i nepristrano bavio svim gorućim pitanjima koji se tiču života u RH. Odgovor poštovani gospodin Zdravko Kedžo.

Ali, ima jedan cijeli set 2/3 pitanja koji ste postavili, koji zahvaljujući Zakonu o HRT-u, koji je aktualan, programsko vijeće, niti razmatra, niti se time bavi i nije mu to zakonom ni omogućeno. To što ja osobno o tome mislim, ja bih vrlo rado s vama, o tome razgovarao, ali ne ovdje i ne sad i to nije ono što programsko vijeće niti smije raditi. Dakle, programsko vijeće, nema ingerenciju razgovarati … [[Govornik se ne razumije.]] je li jedna lipa ukrivo potrošena, kao niti o tome, je li ijedan urednik loš ili dobar. Je li u organizaciji HRT-a uključen neki odjel, pa i za istraživačko novinarstvo, u bilo kakvoj drugoj, poslovnoj, programskoj ili nekoj drugoj organizaciji? Programsko vijeće je po tim odredbama, vijeće koje komentira i to samo one odgledane, odslušane, emanirane programske sadržaje i o njima zauzima određene stavove koje onda k tome još i nikog ne obvezuje. Za sve ovo ostalo, ja bih se vrlo rado uključio u razgovore, o slobodi, o neslobodi, o ulozi. Ono što sam napomenuo i što mi je, dakle, ja smijem to reći, drago, da postoji razumijevanje oko mjesta i uloge, javnog servisa u odnosu na Vladu RH. Dakle, ugovor s Vladom RH, zakonska kategorija, a on nikad nije niti predstavlja ispunjavanje želja. I ne bi to smio nikada niti biti. To je naprosto i zakonsko određenje. Kao što, nek mi bude dopušteno i jedna digresija, niti ugovor pretplatnika i HRT-a, to nije ugovor, kao kad potpišete s vodovodom, pa ste zato isporučitelj 20 kubika vode. Niti to nije to. O tome bi s dalo jako puno razgovarati. Također postoji kriva percepcija, e ja vama plaćam pristojbu, ja inače nisam djelatnik HRT-a pa se neplaćan, ja isto plaćam pristojbu.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani gospodine Kedžo, predstavnici ministarstva, državni tajniče, glavni ravnatelju. Pozdravljam vas. Budući da je tema Izvješće programskog vijeća, onda treba reći, naravno nešto o programu. Ali, iznenadili biste se, kad bi čuli informaciju da koliko naših građana zapravo uopće ne razlikuje ulogu programskog vijeća od nadzornog odbora. Ne razliku Zakon o HRT-u, Zakon o elektroničkim medijima, niti ga moraju razlikovati. I nije im jasno čemu ovo izvješće služi, ako se vijeće zove programsko vijeće? A formalno pravno u imenu mu je naziv programsko. Pa onda bi očekivali i neke konkretnije mehanizme vezano za kontrolu, odnosno, nadzor, odnosno, nešto što nije samo sugestivno i nije samo savjetodavno. Međutim, očito je to izostalo, zbog određene naše legislative kakva je. Je li došlo vrijeme za izmjenu zakonske legislative u Hrvatskoj, medijske legislative, koja se tiče i funkcije nadzornog odbora i funkcije i uloge programskog vijeća. Pa generalno Zakona o HRT-u, odnosno, generalno, cijelog ovog medijskog prostora, s obzirom da sve što se moglo zapetljati, se kod nas zapetljalo. Tako da, imali smo priliku da HRT postane uspješna televizije, ali nažalost, postala je slučaj u mnogim segmentima. I sad sve, na neki način povezano jedno s drugim, a zapravo nisu jasne te distinkcije, jasne su meni, jasne su onima koji su u toj problematici. Međutim, i vi ste sad u svome izlaganju rekli, da zapravo vi nemate kvalitetne mehanizme, koje se tiču programa, a programsko ste vijeće. Prema tome pitanje je da li je došlo vrijeme za izmjenu legislative i to konkretno izmjenu po onim dobrim modelima da uzmemo najbolje i naučimo na tuđim ali i nad svojim greškama. Zahvaljujem kolegici Petrijevčanin. Izvolite. Hvala lijepo, vrlo kratko, pošto sam prošli put, ispričavam se, na tome, prekardašio … [[Govornik se ne razumije.]] Ja mislim da je to vrijeme ne došlo, nego ono, kako se to, na ovim razinama zna reći, 5 iza 12. I to mislim prije svega na ukupno medijsko zakonodavstvo, a onda i na Zakon o HRT-u. I pod 2 ja se iskreno nadam, da stoji razmišljanje koje nije niti moje osobno, možda na nekim drugim panelima ću o tome možda nešto više moći reći, da se pronađe dobar model, kako javni servis učinit javnim. Dobar model. Ali, mislim da ga treba pronaći i da se može, ako se ne ljutite, ne znam, jel to meni smije biti dopušteno, ja mislim da ne postoji mjesto, gdje se pronalaženjem tog modela, a da javni servis, bude javni, može naći izvan ove sabornice. Ne znam, gdje bi se to još moglo, u, naravno uključujući najširu moguću javnu raspravu. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Hvala lijepo. Predstavnik Vlade, da li želi dodatno obrazloženje? Hvala lijepo. Otvaram raspravu.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege, poštovani gosti. Mi danas imamo objedinjenu raspravu o izvješćima HRT-a za 2014. i ostale godine, 2015. I odmah na početku ću reći, glavni sadržaj stava Živog zida, a ta je da mi ovo izvješće nećemo prihvatit. Sigurno da jedan od razloga, zašto ga nećemo prihvatiti kvaliteta programa, ali on nije ključni. O kvaliteti programa, o gledanosti ili o gledljivosti, svejedno, kako definiramo stvari, još bi se dalo raspravljati. Ali, ono o čemu se ne može raspravljati, to je da se javna televizija u Hrvatskoj financira neljudskim modelom, financiranja i s druge strane, da je utjecaj politike na HRT-u ili HTV-u previsok, prevelik. Prije svega, ja osobno u razgovoru sa djelatnicima HRT-a još nisam sreo jednog jedinog koji je zadovoljan stanjem u kući u kojoj radi.

Doista, sami dakle, djelatnici, HRT govore o brojnim zloupotrebama, o brojnim neradnicima na HRT-u, govore o brojnim pogodovanjima, govore o brojnim smiješnim situacijama čak apsurdnima, a vidimo ih pred vratima Sabora, ne znam, da dođu 3, 4 ekipe HRT-a jedna za drugom. Vidimo između ostalog da se na HRT-u kadrovira na vrlo čudan način, da oni proizvode novinare ili neki ulažu godine, godine rada, čak i desetljeće, onda ih se odriču, oni odlaze na druge televizije. Na tim drugim televizijama su uspješni.

U biti se radi, mogli bismo reći u sukobu bivših djelatnika i sadašnjih djelatnika. S time da su ovi bivši, očito uspješniji nego sadašnji. Zaista je nevjerojatno, da recimo jedna nova televizija sa 330 djelatnika ima veću gledanost, nego HTV koji ima dakle, sve zajedno 2900 zapisnika ili da RTL, tu negdje, a ima 240 zaposlenih. Znači nije problem u tome koliko ima zaposlenih niti je problem u tome koliko ima novaca niti koliko ima komercijalnog programa, nego očito problemi se nalaze negdje drugdje. Imamo recimo situaciju da Hrvatska mora plaćati 128 eura godišnje tv pretplatu. To je zamalo toliko koliko se plaća pretplata za BBC koji je najuspješnija televizija na svijetu koja proizvodi fantastični program, koji otkupljuju sve televizije u svijetu a što je najzanimljivije, nema jednu minutu reklama. Na HRT-u imate 6 sati reklama možete gledati dok recimo reklame uopće ne postoje u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj. U Finskoj su 4 minute. U Francuskoj ih više nema. HRT ima prihode od 1,4 milijarde kuna od čega većinu uzme hrvatskim građanima i to na jedan usudio bi se reći, doista zvjerski način. To što rade odvjetnička društva koja surađuju sa HRT-om, to prelazi sve granice zdrave pameti. Da mi imamo milijun i 200 tisuća pretplatnika i milijun ovršenih tih istih pretplatnika, znači to je praktički 75 do 80% ljudi koji moraju plaćati ustvari pretplatu na prijamnik a ne preplatu na program, imaju problema sa plaćanje HRT-a. I onda se ti isti građani izručuju odvjetničkim društvima koja im na pretplatu od 200, 300 kuna zaračunaju 1100, 1500 i više kuna odvjetničkim troškova, blokiraju i onda ih maltretiraju godinama i desetljećima ne dopuštaju im da normalno žive.

Prema zakonu oni bi trebali biti oslobođeni plaćanja HRT pretplate. Od tih 583 kune odvjetničko društvo mu je da vašu HRT pristojbu uzima 194 kune mjesečno i ostane mu manje od 400 kuna. On je pisao žalbu, naravno da je pisao ali s obzirom da nije imao odvjetnika, da nije imao nikakvog utjecaja, da nema člansku iskaznicu HDZ-a, njegova je žalba odbijena kao tehnički neispravna, nedopuštena. Ja kad se njega sjetim a sjetim ga se jer živi vrlo blizu mene, ja jednostavno ni na koji način ali ni na koji način ne mogu diči ruku za vaše izvješće. Jer na vašoj kući ovaj ravnatelj koji ovdje sjedi ima plaću 42 tisuće kuna.

Evo i sad mi pišu, cijeli dan mi pišu žene, umirovljenici. Imao sam slučaj umirovljenice, zove se Jovanović, živi u selu Pribislavec, također u Međimurskoj županiji, sreo me na ulici pa je prvo plakao 10 minuta, pa sam ga pitao zašto plačete, možete mi sad konačno reći, veli ovršio me Marijan Hanžeković, ne znam šta da radim, uzeo mi je cijelu mirovinu i sve što sam imao na računu, ostao sam bez kune. Bez obzira na sve, ja mislim da u konačnici niste vi djelatnici HRT-a zbog toga krivi, naravno, prije svega je kriva država koja jednostavno takav model financiranja dopušta i takav model prije svega naplate. Iz toga razloga mi smo jučer u Živom zidu predali zakonski prijedlog da se plaćanje HRT pristojbe u cijelosti ukine i da se od sada pa nadalje javna televizija financira proračunskim novcem, da se 0,7% proračuna izdvaja za potrebe javne televizije. To nije ništa neobično, ako netko misli jer obično misle da sve što Živi zid predlaže da nema uporište u praksu, međutim isti taj model imate u Rumunjskoj od ove godine, od 1. veljače, dakle nitko ne mora plaćati HRT pristojbu nego će je financirati javna televizija i država a što je najbitnije ako se financiranje veže uz postotak, vi ćete u konačnici imati veća sredstva nego što ih imate sada. Politički utjecaj, kako je izabran ravnatelj HRT-a? Odnosno gospodin bačić. Svi ste vidjeli kad je bilo ovdje glasanje. Glasanje je bilo u 1 sat, mi do pola 1 nismo znali tko je kandidat. U pola 1 su odjednom saznali tko je kandidat, došao je životopis ovdje koja je kvalifikacija, gospodin je u rodbinskoj vezi ne znam s kim i zato ga trebaju izglasati i neki su HDZ-ovci, njihova većina dignula ruku, neki doduše čak i nisu, ide im na čast, ali tako se izglasao. Ja nemam ništa protiv gospodina Bačića osobno ali za mene je to bio primjer kako se u Hrvatskoj, na nekakvom javnom servisu postavljaju ljudi. U razgovoru sa djelatnicima HRT-a kad ih pitam kako se sad radi na HRT-u, oni kažu da uprava HRT-a ne odlučuje o ničem. To nije moje mišljenje, to vam samo prenosim što kažu ljudi koji su to upućeni bolje od mene. Isto tako imamo dakle primjere da se ta javna televizija zloupotrebljava za reklamiranje jedne stranke, da se neke stranke uporno stigmatiziraju, da im se ne da, ne otvara prostor. Evo vidjeli smo ove zadnje ankete na koji način se prikazuju kao u doba Staljina, znate kad se Staljin posvađao sa Trockim onda je sve slike gdje on stoji sa Trockim izrezao njega van. Tako i u ovim anketama o ne znam popularnosti stranaka ili popularnosti političara. Kad se pojavi neki hrvatski Trocki i njega se van izreže. To je inače bio Mao Ce-tung u tome vrhunski majstor.

Jer su se ljudi radije spremni odreći televizije u cijelosti nego da budu prisiljeni plaćati HRT pristojbu, odnosno program koji ne žele gledati. Ovo što je gospodin spomenuo da se na HTV-u više ne govori hrvatski jezik to je isto tako definitivno točno.

Danas možete čuti ne samo različite dijalekte, slengove, tuđice nego doslovce jezik ulice.

Najgore je od svega to što one političke strukture koje zloupotrebljavaju javnu televiziju za svoje vlastite probitke u stvari ovdje čak niti ne manipuliraju proračunskim novcem. One u biti manipuliraju novcem građana, znači direktnim onim novcem koje građani uplaćuju HRT-u i to je sad postalo već toliko očito da o tome više nema potrebe niti previše diskutirati. Kratko rečeno HRT-u je potrebna velika i dubinska reforma, a ta reforma ogledat će se kroz nekoliko parametara. Prvi da se promijeni model financiranja, drugi da se broj reklama svede na onu mjeru kakav postoji u drugim zemljama posebno članicama Europske unije i treći da se utjecaj politike smanji na minimum, odnosno da sve stranke, svi ljudi, svi pojedinci, svi društveni događaji dobiju svoj prostor na HRT-u odnosno termine u kojima mogu reći što misle. Toliko od mene. Zahvaljujem kolegi Bunjcu. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Pa vrlo kratko ću reagirati s obzirom da je izneseno nekoliko netočnosti. Znači trebamo ovdje u Saboru govoriti i što je loše i što je dobro i naravno da je tema da se o tome progovori i možemo osjećat odgovornost. Ja osobno ne osjećam odgovornost za ono što nije bilo dobro u nekim prethodnim vremenima na HRT-u zato što apsolutno nisam sudjelovala ni u kakvim operacijama. Ali zato osjećam odgovornost za ono što se govori ovdje u sabornici, za one činjenice i za ono što je relevantno. A što su činjenice? Pa malo prije je kolega iz stranke iz koje je kolega govorio nešto što bi se dalo okarakterizirati kao diktatura. Znači, ako sam dobro zapisala rekao je podržat ću Nadzorni odbor ako maknete Stankovića. Da se mene pita ja bih ga maknuo. Znači mi ovdje govorimo o tome da na HRT-u postoje vladari koji su neovisni o političkim opcijama. Ne možemo govoriti o kolektivnoj odgovornosti ni za što, ni za ratni zločin, ni za situaciju na HRT-u, a najmanje o kolektivnoj odgovornosti jedne stranke. Prema tome, to je potpuno kriva konstatacija. I nije kriva država kao što ste vi rekli, krivi su pojedinci. Zašto pojedinci nisu upravljali sa javnim dobrom na način na koji su trebali to možemo preispitati i to trebamo preispitati. Prema tome, da je vaša stranka kojim slučajem dobije vlast ne bi bila riječ o anarhiji kako neki misle, bila bi riječ o diktaturi što je puno gore, a o tome smo malo prije svjedočili. Ja gotovo nisam mogla vjerovati svojim ušima što čujem. I sada nakon nekoliko minuta vi govorite upravo suprotno. Odgovor poštovani kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa kolegice Petrijevčanin-Vuksanović. Stranka Živi zid nema ništa protiv bilo kojega novinara niti će bilo šta poduzimati protiv bilo kojeg novinara posebno na HTV-u. Oni rade svoj posao tako kako rade, neki malo bolje, neki malo lošije, a svatko ima pravo, dakle da radi prema svojoj savjesti. Međutim, ovaj slučaj koji ste vi iznijeli sada, dakle radi se idemo reći o jednom pravnom predmetu. Niste iznijeli jednu drugu stranu medalje, a to je da ste vi osobno tog istog novinara prozivali zbog toga što je on nešto govorio u svojoj emisiji i tražili od ovog Programskog vijeća i ne znam ravnatelja da se njemu da otkaz, da se od njega ogradi, da ga se ne znam šta otjera itd. Prema tome, u biti vi, tu je vaš zastupnik Culej isto to govorio prije 15 minuta, isto to je govorio da ga treba maknuti, da nije dobar. Znači očito postoji konsenzus o tome, to nije samo naša nekakva stvar, a vi naravno pokušavate sada to prebaciti na našu stranku, a u biti ste i sami u to dakle bili uključeni. Ovo izvješće o radu HRT-a i mislim da se možemo složiti da postoje problemi na onom tragu na kojem sam naveo, a to je jedan model financiranja, dva smanjenje političkoga utjecaja i tri dakle restrukturiranje na način da se, dakle radi na kvaliteti, da možda broj djelatnika bude manji, ali ne nužno, nego da ustvari se radi na tome, da oni ljudi, koji znaju, koji mogu, koji žele, dobe mogućnost iskazati svoju kreativnost i potencijale.

Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovani kolega Milorad Pupovac. Nije nazočan, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Nenad Stazić. Izvolite.

Mi ovdje raspravljamo, ne lanjski snijeg, nego snijeg od prije 3 g. Za to nisu krivi predlagatelji ovdje. Izvješća su došla na vrijeme u Sabor, ali nisu upućena ovdje da se u prostorno vrijeme raspravlja.

I šta tu sad nalazimo? To je poštovani glavni ravnatelj vrlo korektno iznio ovdje, vrlo korektno. Vidimo da je HRT u toj 2014. g. ostvario pozitivan financijski rezultat, u iznosu od 34,7 milijuna kuna, da su komercionalni prihodi povećani, da su ukupni rashodi smanjeni u odnosu na 2013., da su smanjeni troškovi plaća i ostalih primanja. Da je broj stalno zaposlenih radnika HRT-a smanjen za 7,7%, odnosno, za 255 radnika i zaključna da je HRT uspješno ostvario većinu programskih i poslovnih ciljeva planiranih svojim programima rada i financijskim planom za 2014.g. Također, tu saznajemo, da je nadzorni odbor HRT-a na svojoj drugoj sjednici, održanoj 28. srpnja 2015. prihvatio godišnja financijska izvještaj HRT za 2014. g. Da je i nadzorni odbor na toj istoj sjednici usvojio izvješće o radu poslovanju HRT-a u 2014.g. ga je podnio glavni ravnatelj. HRT je ostvario dobit u visini od 18,3 milijuna kuna, rashodi su manji od planiranog, HRT u 2015. g. izvršio značajna investicijska ulaganja i pokrenuo sve planirane nabave i investicije. Ujedno od 2013.-2015. ušteđeno je na HRT-u 203 milijuna kuna, a broj zaposlenih se smanjio za 15% Čovjek kad to pročita, kad sasluša ovo što je vrlo korektno izneseno, pita se a kog ste vraga uopće išlo smanjivati tako dobro vodstvo? Zašto kad su tako dobro radili? I to pište u tim izvješćima, i to su prihvatili i tadašnji nadzorni odbor i revizija, dakle, sve je to bilo u redu. Posve je dakle, jasno da su oni smijenjeni iz politikantskih, političkih razloga. Bože moj, to se događa, kad na vlast dođe HDZ. Mi nemamo ovdje izvješća za 2016.g. a koliko čitam, ono je raspravljeno, poštovani gospodine Kedžo, na valjda, zadnjoj sjednici vašega tijela. Mi se sada nalazimo na kraju 2017.g. pa se pitam, zašto nije to već ranije raspravljeno i upućeno u Hrvatski sabor, da se ne bi dogodilo, da o tome raspravlja Hrvatski sabor 2032.g. Nego da je to ipak u neko pristojno vrijeme saznamo i kako se radilo 2016.g. Ja se bojim da se to radi zbog toga da bi se prekrilo kako se poslovalo u 2016.g. odnosno, da se ne bi otkrilo ono što je otkrio nadzorni odbor i o tome obavijestio Sabor, pa ga je onda HDZ-ova većina, na brzinu smijenila. A to je kao što sam već rekao i prije podne, da su u nekoliko navrata u potpunosti mijenjala urednička struktura HRT-a uključujući gotovo kompletni postav glavnih urednika na radiju i televiziji. Da od 1. listopada do 11. studenog 2016. HRT nije imao glavnog ravnatelja, da je televizijski i radijski program emitiran bez unaprijed utvrđene programske sheme, što je rezultiralo zahtjevima za izvanrednim rebalansima financijskog plana HRT-a. Da je nabava audiovizualnih dijela od neovisnih proizvođača 2016. obavljena ne transparentno, bez jasno određenih kriterija, da su ugovori s tim, nezavisnim producentima, potpisivani čak prije isteka roka za javni poziv, u javnom pozivu, istaknutog. Znači, ukratko da je bilo čitav niz brojnih, brojnih nepravilnosti. Ne znam kad ćemo mi imati priliku da o tome raspravljamo, ako o tom bude odlučivao HDZ a trenutno on o tome odlučuje, bojim se da to u ovom mandatu, neće biti raspravljeno, da se ta istina o tom poslovanju 2016.g. ne bi čula. Kako će izgledati rasprava o, ili izvještaju o poslovanju uprave za 2017.g. ne znam, ne znam, to je daleka budućnost, tek živimo u toj godini, ali znam da se u toj upravi dogodilo nešto što se nije dogodilo ni jednoj dosada. A nije se dogodilo ni u Sjevernoj Koreji. Ja zapravo ne znam gdje se to na svijetu dogodilo, da se uprava javno ogradila od pitanja svoga novinara. Ne od konstatacije, ne od stava, nego od pitanja. Onda je ta ista uprava doživjela to da se Programsko vijeće ogradi od te ograde, većinom glasova, ogradi od te ograde, odnosno da prozove upravu zbog toga što se uopće išlo ograđivati od pitanja svoga novinara. Ja znam da gospodin Kedžo nije bio za takav stav većine, ali očito u Programskom vijeću ima dovoljan broj razumnih ljudi koji su ipak upozorili upravu da se tako nešto ne treba raditi. Toga nemam ni u jednom totalitarizmu, to je vrlo opasna pojava, vrlo neugodna stvar koja ne sramoti samo tu upravu, koja sramoti cijelu zemlju da uopće ima javnu televiziju koja se financira javnim novcem a gdje uprava se ograđuje od pitanja svoga novinara. Ajmo sada malo o ovim izvješćima Programskog vijeća, ona su malo ažurnija za '15.-tu i za '16.-tu godinu i tu moram reći da se slažem gospodin Kedža je malo proširio to i na sadašnje stanje i to je dobro, to vam zahvaljujem na tome jer nam to daje i priliku i da kažemo nešto s obzirom na vaše usmeno izlaganje. Tu ima niz problema, grupa problema. Prvo je posvemašna nepismenost. Dakle krivih akcenata, dakle gotovo da nema emisije, gotovo da nema niti jednih vijesti ili neke emisije u kojem novinari krivo ne akcentuiraju. Tada u moje vrijeme se pitalo što je to standardni hrvatski jezik. Standardni hrvatski jezik je onaj kojim se govori na radio televiziji Zagreb. Tako je glasila definicija. Tamo ja se sjećam ako bi se dogodio krivi akcent gospodin Dulčić je bio rektor veliki Dulčić, veliki lektor, krasan poznavatelj hrvatskog jezika, sastao se veliki kolegij, veliki kolegij, urednici svih programa i svih dijelova programa da zašto je novinar ili spiker rekao krivi akcent. Dakle to je bilo nedopustivo, nezamislivo da se govori nepismeno. Materijalna pogreška se nije smjela dogoditi, krivi podatak, krivo ime, nije se to, naprosto se nije događalo jer se to nije smjelo dogoditi. Ova neprofesionalnost koja sada vlada ona je upravo začuđujuća. Ona je toliko velika da ona prelazi u manipulaciju. Ja ne volim govoriti o pojedinačnim primjerima ali samo ću evo jedan navesti, jedan koji mi je upao u oči. Ide emisija nakon osude u Hagu, ide emisija o tome voditelj emisije pozove kao neovisnog povjesničara čovjeka koji je aktivni sudionik, koji je bio borac HVO-a. Ja nemam ništa protiv toga da se pozove borca HVO-a, dapače i on treba iznijeti stav, to bi bilo dobro. On u toj situaciji to nije i to je manipulacija, to je znači prevara gledatelja. Tako se raditi ne može, ne može, mislim, ja ne znam zašto njegovi urednici njega ne upozore. Pozovi čovjeka, nemam ništa protiv, dapače, nemoj raditi krivu atribuciju, nemoj to raditi jer si onda napravio falsifikat sliku, onda to nije original, to je kriva atribucija. Rekao si da je nešto naslikao Da Vinci a nije, naslikao je netko drugi. Gledajte, mora postojati neka programska orijentacija. Svaka televizija, svaka medijska kuća ima neku programsku orijentaciju. S obzirom da smo zemlja EU ja mislim da bismo morali promicati europske vrijednosti. Ja mislim da se one nedovoljno promiču, nedovoljno. Mislim da se nedovoljno uvažava sekularnost države, nedovoljno. Jer je religijskih utjecaja na program za moj ukus malo previše što ne znači da ih ne treba biti, dapače. Jer i vjernici imaju potrebu da imaju svoj program i da čuju nešto o tome ali to mora biti u onoj mjeri u kojoj je to primjereno jednoj sekulranoj državi. Nema dana, pazite, nema niti jednog jedinog dana da tamo nema barem jedna emisija o Drugom svjetskom ratu, o zločinima nacizma. Pa sada šta mislite zašto oni to rade? Pa zbog toga što promiču određenu vrijednost da nove generacije koje dolaze, da se suoče, da saznaju šta je to bilo. Da im ne bi palo na pamet da to relativiziraju ili ne daj Bože da to veličaju. Zato što je to programska orijentacija, takva je programska orijentacija. I ja mislim da je ona ispravna da ona takva mora i biti. Potpuno se slažem sa gospodinom Kedžom da je gledanost, ma ja bih se usudio čak reći i nebitna. Javna televizija ne smije imati zadaću da bude najgledanija, ona zato ima pravo na pristojbu, zato da ne mora ovisiti o komercijalnom novcu. A ja mislim da se naša javna televizija previše natječe sa komercijalnim televizijama i da je to pokvarilo njezinu kvalitetu, srozalo je tu kvalitetu jer je uvela nekakve emisije po uzoru na te komercijalne televizije. Dobro, ove to rade zato što je to gledanije i onda to privlači reklame i oglašivače i to rade zbog novca. Ali HRT ima novac od pristojbe i to ne bi smio raditi, to ne bi smio raditi ili barem ne u toj mjeri ukoliko to rade. Dakle, nama nakon proteka vremena ne preostaje drugo nego mislim i na odboru, Vlada je predložila da se ovo primi na znanje, ovo izvješće o poslovanju, s obzirom zbog na protok vremena potpuno je besmisleno njih i prihvaća i obijati, potpuno besmisleno. Njih je trebalo raspraviti onda kada se išlo smjenjivati Radmana da se vidi, da se vidi da je u Radmanovo vrijeme to bilo uredno dobro poslovanje, ali valjda se zbog toga nisu ni raspravljali tada. Jer da je to bilo neuredno poslovanje, to bi možda bio dobar razlog da se ide u smjenu tadašnjeg ravnatelja. Ali to se htjelo izbjeći naravno pa se to ostavilo za poslije. Evo čekalo je to do današnjeg dana kada su Radmana svi zaboravili već je sada četvrti valjda ravnatelj nakon njega. Zahvaljujem svima. Zahvaljujem poštovanom kolegi Staziću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika.

I slušajući vas zaista se možemo upitati što smo uopće smijenili tog Radmana kada je bio tako savršen, ostavio tako sve lijepo, nije bilo afera, nije bilo problema? Jednostavno je bilo ono tisuću cvjetova neka cvate na HRT-u, a nije bilo tako. Vrlo ste pomno radili na jednom jedinom programu tada kao vlast, da smijenite sve što ste naslijedili 2011. godine. Tako je bilo i sa HRT-om. Kako ste to odradili? Najprije privremeno Popovca smijeni Bimbo Novokmet. Odmah ide 40 svojih kolega u jednom danu, a onda nakon toga nekakav natječaj, pa onda stavljamo Gorana Radmana i kažemo ajmo mi podržati povratak u 70-te, 60-te to je HRT-e koji želimo gledati i tako se to vrtilo. Da bi danas slušali predavanja o tome kako je to bila velika pogreška s obzirom na to kako se SDP-e tada odnosio prema toj kući. Pa što ne kažete da ste ukinuli od 2012. do 2014. bilo kakvu emisiju u kojoj je bilo tko iz oporbe mogao doći na Televiziju i sučelit svoje stavove sa bilo kojim članom tada vladajuće koalicije, ministrom, pomoćnikom ministra, ili ne znam premijerom i bilo kojim? Nije bilo. Nije bilo mogućnosti. Sjetite se, otvoreno ste vratili tek u 2014. godini kada ste vidjeli da to ide u krivom smjeru. To je bila čista cenzura mišljenja, pokušaj da se vlast sačuva samo probranim informacijama i probranim ljudima koji će znati štititi takvu jednu propalu politiku koja je poslije toga dva puta izgubila na izborima. Izvolite. Ne pada mi na pamet biti odvjetnik gospodina Radmana. Ali pridavati veću važnost, ja sam govorio o izvješćima za njegovo razdoblje. Ja sam čitao podatke. Pa čitao ih je i gospodin Bačić. Oni govore o dobrom poslovanju, o kvalitetnom poslovanju i to je prihvatio i Nadzorni odbor. Nije ga bilo. Nije ga bilo jer bi inače Državno odvjetništvo postupilo po tome. Vidjelo bi revizijsko izvješće i podiglo bi prijavu, procesuiralo bi to. Znači to je mantra, to je neistina, to je laž da bi se oblatilo čovjeka. Ali ja ne pridajem preveliku važnost, i nije točno da je postalo ikoje vrijeme u kojem opozicijski predstavnici ili političari nisu mogli doći na televizijske emisije. Takvog vremena nije bilo. Nije takvog vremena bilo. Ali ja ne pridajem ni preveliku važnost utjecaju HRT-a, pogotovo ne danas. Pa gledajte. Od 90-te godine HRT-e tadašnji Radio televizija Zagreb je shvaćena kao izborni plijen. Ravnatelj je bio Vrdoljak koji je bio potpredsjednik HDZ-a. Potpredsjednik HDZ-a je bio glavni ravnatelj HRT-a. Pa je HDZ-e svejedno 2000. godine izgubio vlast bez obzira što je imao potpuno HRT-e u svojim rukama. To mu nije pomoglo. Prema tome iluzija je, iluzija, potpuna iluzija da to može pomoći održavanju vlasti. Ali da može program biti kvalitetniji ako je političkog upliva manje u to sam posve siguran. I volio bih da o tome i vi povedete računa kao i ravnateljstvo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Staziću. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle kolega Stazić vi ste u prvom dijelu svoga izlaganja problematizirali razloge zbog čega je dakle bivši ravnatelj Radman smijenjen. Naravno teško je sada nabrojiti mnoge razloge jer o tome je bilo rasprave ovdje u Saboru čitav dan i došli smo do argumentacije koja je to nalagala. Međutim ja ću vam navesti samo podatak iz ovog izvješća. Dakle … [[Govornik se ne razumije.]] 255 radnika dakle za otpremnine 255 radnika u mandatu gospodina Radmana je izdvojeno 33 milijuna kuna. To znači prosječno po zaposlenom 129 tisuća kuna. Druga stvar.

I replika na drugi dio vašeg izlaganja koji se tiče sudjelovanja uvaženog povjesničara u emisiji Otvoreno nakon presude Haškoj šestorci u Haagu. Po vašoj logici zapravo o pitanjima Domovinskog rata bi mogli govoriti samo dezerteri ili eventualno oni koji su napadali Hrvate ili napadali Hrvatsku. Dakle, apsolutno logika koja ne stoji na mjestu. Povjesničar koji je sudjelovao tada u emisiji slučajno sam bio i ja sudionik emisije je govorio na osnovu činjenica, a ne na osnovu svojih iskustava niti emocija. Izvolite. Dakle, ja se čudim vašem umovanju. Ja tri puta ovdje kažem, nije problem što je dotični gospodin bio u emisiji, ali nemojte ga predstavljati kao neovisnog povjesničara kada on to nije u toj stvari. Naprosto nije u toj stvari jer je sudionik i on ima osobni interes da se određeni događaj prikazuje na određeni način. On nema tu povijesnu distancu da bi o tome mogao govoriti objektivno. Što se tiče otpremnina, vi ako želite smanjiti broj zaposlenih imate samo dvije mogućnosti ili da date otpremninu ili da date bezuvjetni otkaz ili poslovno uvjetovani otkaz da riskirate da vas taj otpušteni tuži, da dobije sud, da ga morate vratiti na posao i dati mu sve zaostale plaće, samo dvije mogućnosti imate. Tada je, su se svi složili i nadzorna tijela da treba smanjiti broj zaposlenih i to je, to je Radman napravio, na zakonit način. Da je to napravio na nezakonit način, valjda bi reagiralo državno odvjetništvo, ali nije, jer je način bio zakonit. I ja branim samo ono što ovdje u ovim izvješćima piše, ja ništa ne dodajem, ništa ne dodajem. Evo, rekao je gospodin Bačić, odgovarajući kolegi Šukeru, da, bile su revizije i interna i državna. Pa gledajte da je državna interna, državna revizija da je našla nepravilnosti, nezakonitosti u tom poslovanju pa mi bi sada imali sudski postupak protiv Radmana, ali nemamo. U ime Kluba zastupnika Nacionalnih manjina poštovani kolega Veljko Kajtazi, izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, pred nama je nekoliko izvješća HRT-a a ja sam se odlučio posebno osvrnuti na posljednji izvještaj koji se tiče izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obaveze koje HRT ima u odnosu na manjine sukladno zakonu i sukladno ugovoru koji potpisuje sa Vladom RH. Taj ugovor kao što znate sadrži i posebne obaveze koje se tiču informiranja pripadnice nacionalnih manjina, članak 45. s kojima ja već duže vrijeme nisam zadovoljan. To vam je poznato jer iz godine u godinu ponavljam iste argumente, a vrlo je malo, gotovo ništa učinjeno u smjeru neke reforme iako imamo i članove programskog vijeća koji su pripadnici određenih nacionalnih manjina. Ono što mene najviše smeta je objektiviziranje manjina a posebno Roma koji se stvara primjenom programskih načela koja se do danas upotrjebljavaju a posebno kroz emisije kao što je Prizma i ostale posebne emisije koje geotiziraju manjine te iz izvode kao folklor. Takav pristup, ne samo da ne pridonosi uključivanje nacionalnih manjina u rad medija, nego ih vrlo često dodatno stigmatizira kao grupacije koje imaju posebne interese i način života izvan tokova normalnog život većinskog naroda. Naravno, da su manifestacije bitne, naravno da je važno da javna televizija prenese sadržaje koji su financirani iz državnog proračuna kao što su kulturne manifestacije, ali ne možemo na to svesti primjenu članak 45. i ostalih obaveza HRT-a. Iako u tom segmentu imamo problema jer HRT vrlo često nema kameru i ljudstvo da poprati i naše manifestacije. Smatram da je ključ problema što se kreira sadržaj koji javnosti nije zanimljiv i koji se reproducira iz godine u godinu kako se i same manifestacije ponavljaju. Ponavljam, naravno da je potrebno i također važno, ali to nije ideja uključivanjem manjina u naše društvo na jednakim osnovama. Naime, smatram da bi manjinske sadržaje na javnoj televiziji trebale kreirati manjine a da bi ih trebalo upijati većina. Javna televizija kao javno prostor mora pružiti nacionalnim manjinama i ostalim građanima koji se okupljaju na drugim načelima da sami sudjeluju u radu te da o svojim promišljanjima, perspektivama upoznaju većinski narod. U posljednjih 20 godina mi imamo obrnut proces u kojem novinari prikazuju život manjina na način da to samo manjine prate. Smatram da to nije ideja posljednjih obaveza HRT-a već njihov minimalni uvjet koji ispunjavaju kako bi zadovoljili formu, kako bi doprinijeli u raznovrsnosti i zanimljivosti programa, kako bi manjine dobili prilike da se uključe moramo pronaći drugi model. Kada bi primijenili obrnuti pristup koji bi podrazumijevao suradnju nacionalnih manjina sa kreatorima sadržaja i kreiranje sadržaja od strane manjina za širu javnost izbjegli bi se dva glavna problema o kojima stalno govorim. Prvi je, ograničenje produkcijske mogućnosti, odnosno da nemamo kameru da snimamo događaj ukoliko bi promijenili pristup, dobili bi zanimljive sadržaje za koje ne bi trebalo pronalaziti kapacitete nego bi sam sadržaj bio zanimljiv široj javnosti a samim tim i produkcijski pokriven. Drugi problem je totalni promašaj, tema i sugovornika kada imamo ograničene resurse, jako je bitno da minute koje dobivamo iskoristimo na dobar način. Moje posljednje gostovanje na HRT-u se pokazalo takvim kada je u jedan ozbiljan prilog uključena osoba koja sramoti Romsku zajednicu i za čiji rad konstantno primam pisane pritužbe. Da urednici bolje poznaju romsku zajednicu ili kada bi imali bar jednog zaposlenog Roma na HRT-u do toga ne bi dolazilo. Kada se sadržaj kreira da bi zadovoljili normu i formu dolazimo do takvih situacija u kojem sramotimo i HRT i one koji bi trebali izići i uključiti. S druge strane, želim se posebno zahvaliti Hrvatskoj radioteleviziji koja kroz praćenje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocid u Drugom svjetskom ratu napravili iskorak i do sada nezapaženu i zaboravljenu, a jako važnu temu stavila u fokus javnosti. To je jedan odličan primjer kako u redovni program uključujemo temu bitnu romskoj nacionalnoj manjini jer se radi o izravnom prijenosu do sada nismo imali izravni prijenos događaja Roma ili drugih manjina. Naravno, ovdje se radi o jednoj ozbiljnoj temi ali Programsko vijeće mora razmotriti i kreiranje drugih zanimljivih sadržaja u kojima većinsko stanovništvo ne zna kao što je sudjelovanje Roma u Domovinskom ratu istaknuti i uspješni Romi nobelovci i glumci, a da ne govorim što bi sve mogli učiniti kad bi napravili manjinsku redakciju u kojoj bi pripadnici svih manjina mogli kreirati sadržaj iz vlastite perspektive, a koji bi bili zanimljivi svima. Dakle, ne govorim nužno o manjinskim temama nego o pogledima manjina na aktualna pitanja kao što su događaji u Saboru. To je nešto što do sada nismo imali i nešto što je jednako potrebno i hrvatskoj dijaspori i manjinama koji stoljećima žive na našim prostorima. Kao što je manjine u našem društvu nisu zasebni tematski blokovi tako ne bi to trebalo biti ni na javnoj televiziji nego dio mozajka. A ne zaseban manjinski mozajk koji nije dio onog najpraćenijeg dnevnika predmet izravnog prijenosa. Na posljednjem sastanku koji sam održao sa predstavnicima svih nacionalnih manjina upravo su signalizirali jedan takav zaključak da bi im bilo važnije da se jedan njihov najvažniji događaj pojavi u Dnevniku na nekoliko sekundi, nego sve minute koje dobivaju u posebnim emisijama koje samo oni prate. Nadam se da će politička stabilnost koju imamo zahvaljujući manjinama dati prostor i Vladi i Upravi HRT-a da napravi jednu sustavnu izmjenu u pristupanju nacionalnih manjina te da se koncentrira na kvalitetu i kreiranje zanimljivih sadržaja, a ne na brojnim minutama o prilozima o folkloru. Imajući u vidu da ovih dana raspravljamo i o poslovanju HRT-a još jednom želim istaknuti i duboku nepravdu prema nekim našim građanima koji snose jednak teret neovisno o svom imovinskom statusu. Iako je javna televizija i nacionalni interesi ne mogu svi građani podnositi isti teret neovisno o prihodima te ovim putem ponavljam kako se izričito zalažem za ukidanje obaveze ili bolje rečeno punu subvenciju od države za najugroženije građane kad govorimo o TV pristojbi. Ona je dakle nužna za funkcioniranje radiotelevizije, ali načelo socijalne pravde kao temeljna vrijednost našeg Ustava mora biti konkretnija primjenjena i na dio koji se tiče pristojbi kad nekim građanima 80 kuna predstavlja jako puno dok drugima kojima to nije ništa plaćaju isti iznos. Na samom kraju želim reći da će Klub nacionalnih manjina podržati izvješće ali uz opasku koju sam upravo naveo. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Veljku Kajtaziju, na ovaj raspravi. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Milorad Pupovac, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani kolega Kajtazi.

Jednako tako kao što prema postojećem zakonu Programsko vijeće ne znači ništa, razvlašćeno je kao što je jednako tako i gotovo razvlašćen i Nadzorni odbor. I dok se to ne promjeni nema šanse da bilo kakva ideja ili bilo kakve izmjene mogu doći do riječi. Može doći Ljeljak, može doći Sedlar, mogu doći revizionisti ali kad su u pitanju pripadnici manjina da sudjeluju i da budu pripušteni u nacionalni program, informativni ili kulturni, može samo kad je eksces. Zahvaljujem gospodinu Pupovcu. Odgovor kolega Kajtazi, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani kolega u potpunosti se slažem sa vama. Ali upravo ja sam optimista i vjerujem sa našim preporukama i sa našim inicijativama ja vjerujem da bi trebalo upravo poboljšati rad Programskog vijeća. Točno je ovo što ste napomenuli da samo kad su u pitanju neki događaji onda su manjine u prvom planu. Nikad nitko iz Programskog vijeća ne postavlja pitanje o problemima, nego samo kad se radi recimo o komemoracijama onda nastoji se o tome diskutirati i o tome razgovarati. A o problemima nacionalnih manjina, šta ih tišti, nikad o tome ne raspravlja se, a čak se ne vode posebne emisije koje bi se mogle isto tako manjine da su čuje i njihov glas i njihov doprinos isto tako u samim raspravama ili događajima u političkom životu, što se zbiva i na koji način bi oni isto tako mogli dati svoj određeni doprinos. Poštovani kolega Kajtazi, potpuno je opravdano da bi vi kao predstavnik nacionalne manjine imate potrebe za više prostora medijskog prostora. Međutim ja ne bi mogla se složiti s vama da niste zastupljeni u velikoj mjeri, ili da se možda može isto tako ne samo vi, nego i sve ostale nacionalne manjine da se kroz utjecaj ovo što kažete utjecaj da kroz županijske panorame, a ja sam često gledala i vidjela zapravo da u tim panorama se posebno ističu problemi nacionalnih manjina. I mislim da je to vrlo dobro i da tu treba zaista na HRT-e 4 da se može podstaknuti i ta problematika. A osim toga što kroz Prizmu kroz emisiju koja je posvećena posebno nacionalnim manjinama se isto tako vrlo lijepo pokazuju zapravo i inicijative i dostignuća koja su postignuta isto tako govori se i o problemima tako da ne možemo reći da Hrvatska televizija o tome ne vodi računa. Ali isto tako moramo reći da i ostale vrlo zanimljive emisije kroz Potrošački kod, kroz poljoprivredne emisije, More itd. da se dotiču i u tim segmentima i vrlo lijepo se može vidjeti da se na tome jako puno radi. Izvolite. Uvažena kolegice ja bih bio presretan da Romi u određenim emisijama koje imaju preko određenih panorama ne pričaju samo o problemima, nego i o svojim mišljenjima to je jedno. A drugo, ovo što ste napomenuli ja bih bio presretan imajući u vidu da pripadnici Romske zajednice imaju negdje više od 70 romskih naselja, bio bih presretan kada bi postojao jedan Rom novinar gdje bi mogao iznijeti konkretne probleme iz naselja. Znači postoje neke određene redakcija, ako možemo imati novinara iz Mostara, onda može biti i pripadnik romske nacionalne manjine isto tako iz 60 romskih naselja. Mislim da bi to mogli omogućiti jer bi onda događaji bi bili sasvim drugačiji nego što su danas. Ja sam malo prije napomenuo isto tako u jednoj emisiji u kojoj smo mi ozbiljno razgovarali nedavno u Dobar dan Hrvatska u jednoj jako ozbiljnoj emisiji i ozbiljnoj temi. Urednica emisije je uključila u samom prilogu nešto što nije bilo nikakve veze sa temom koju smo upravo u emisiji obrađivali. To samo pokazuje pristup urednice ili urednika koji je pripremio emisiju. To znači nepoznavanje dovoljno pripadnika romske nacionalne manjine. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane kolegice i kolege. Poštovani ravnatelju HRT-a, predsjedniče Vijeća, predstavnici ministarstva. Pa ja ne znam, teško je možda biti motiviran za nešto novo reći, ali ako je motiv istina da se čuje, onda sam ja uvijek motiviran 24 sata na dan tako svaki dan, svaku godinu itd. Lijepo ste ovdje rekli, a neki od mojih prethodnika su samo koristili glavni ravnatelju temeljem vaših izjava onaj dio koji im je odgovarao, a onda tvrde što su to manipulacije na Hrvatskoj radioteleviziji. Čudno je, iznose brojeve o dobiti, ali ne žele to reći da je 2014. ili 15. u odnosu na ono prije manje kada iznose brojeve u postocima. Dakle moramo dati potpunu informaciju. Ne možemo kako nam odgovara. Pa onda neka javnost vidi. Ukupni prihod je ostvaren u iznosu u tom što 1,1% manji u odnosu na prethodnu godinu, te 0,8% manji u odnosu na plan. Kaže se 1,2 manje od plana, 0,1, 2,1 manje od plana itd. Znate gdje su jedino više? Tamo gdje je trebalo trošiti novaca, e tamo su više. I onda kažu radimo na tome kada čujemo izvješće za 2014. i 15. što je kolega Borić rekao pa ja mislim da je tog ravnatelja predložiti za Nobelovu nagradu kako je dobro radio. Ali nitko neće reći da nije radio u skladu sa zakonom i statutom. Znate mene su naučili kada sam bio u nekom sustavu da kada smo imali unutarnju kontrolu i ulovili bi inspektora da radi nešto što nije smio, onda je on rekao – ali ja radim dobro. E da, to što radiš dobro to te hvalimo. Ali to što ne radiš dobro, za to te teretimo. Prema tome ovdje lijepo smo zaključili 2014., 2015. i o Izvješću o radu Programskog vijeća kao i o Izvješću o poslovanju HRT-a za 2014. i 15. Protek vremena, prijedlog je bio da primimo to na znanje kao informaciju. Mi smo to na Odboru jednoglasno usvojili i tu ne vidim nikakav problem. Ali kada smo već kod činjenica, onda radi istine i povijesti trebamo ponoviti. Dakle na temelju odluke Vijeća za elektroničke medije kojom se Nadzornom odboru HRT-a tadašnjem zakona, članka o HRT-u upućuje zahtjev za poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu s citiranim zakonom i statutom budući je utvrđeno da HRT-e ne vodi poslovne knjige sukladno članku 38. stavku 7. i 8. Zakona o HRT-u utvrđujem da je glavni ravnatelj ponovit ću, utvrđeno je da glavni ravnatelj HRT-a ne obavlja dužnost sukladno zakonu i statutu, i šta ćemo sad? To je istina i to je razlog, a ne poslovna priča izvješća su dobra. Pa nije on taj koji je radio sam da bi mogao imat zasluge za ta izvješća. Ali za ovo što je radio protuzakonito, e to je druga priča, za to se išlo u razrješenje. Mogu se složit sa uvaženim predsjednikom Programskog vijeća da gledanost nije najglavniji kriterj. Ali ajmo i to radi istine. Dakle, tadašnji ravnatelj je došao potkraj 2012. godine, imamo podatak i dobio sam taj podatak dakle, na osnovu neovisnog mjerenja gledanosti koja se provodi za sve televizije i nju provodi ista tvrtka, ostvarena gledanost bila je 14% za HTV 1, te 7% za HTV 2. Dakle, to vam je cjelodnevni udio u ostvarenoj gledanosti. To je jedna godina.

Nije sad bitno da li je 10 ili 20, ali je bitno da je nominalno pola pala gledanost, to je ključ. Moramo otvoriti te teme, o tome se radi. Ja ne kažem da je ovaj javni servis da može biti bolji od neke komercijalne televizije, ali u konačnici ne znam zašto ne bi bio? Brojke govore sve, gledanost se prepolovila. Netko ne radi dobro posao, odnosno nije ga To je nešto što smo morali zaključiti. Pazite onda sljedeću stvar. Imate otkaze kao alat da bi došli do cilja. Činjenice govore da je tadašnji ravnatelj dao otkaze i kad su se proveli postupci pred nadležnim sudom gotovo svi su vraćeni na posao, odnosno s nekima je sklopljena nagodba zbog neovisnog pravnog mišljenja koja jasno govori da će HRT izgubiti spor i radnik će se morat vratit. Evo, evo pameti pravne službe. I dam ti otkaz pa se ti sudi. To je put. To je loš put. I zato je završavalo kako je završavalo. Neću sad više pokazivat posebno te portale gdje piše da je tadašnji ravnatelj prekršio zakon ali završit ću s jednom stvari, a to je, pazite vi izjavu, kada sam smjenjivao ljude od srca su mi zahvaljivali. Pa to ja nigdje još nisam čuo. Netko te smjeni, a ti mu zahvaljuješ. To je stvarno čudo. Ali ono što se trebamo podsjetit i to ne smijemo zaboravit kada nas se proziva za to da po političkoj liniji nešto radimo onda vam je to gospodo pokazao sam to u raspravi oko Nadzornog odbora podsjetit ću vas ali vjerojatno ne treba, a to je da je Hrvatska radiotelevizija bartolomejska noć za urednike na državnoj televiziji. Pazi čuda 40 nestručnih ljudi u jednom trenutku! Pa to je čudo! Koji je to kapacitet i znanje koje ih je smjenjivalo. Do toga da je u 5 dana posmjenjivano 40 urednika. I znate što tadašnji Dejan Šoša, v.d. glavnog urednika HTV-a kaže? Eto, to je ono što su oni po političkoj liniji radili, dakle, poslušničkoj, a ne stručnoj. Prema tome, ne vidim ni jedan razloga da se ovo izvješće i zbog proteka vremena, a i zbog toga u konačnici primimo kao informaciju, a vi s tim nemate ništa nego vas je zapalo sad ta obveza da ih morate predstavljat. Ja nisam sad otvarao jednu temu predsjedniče Programskog vijeća, ali vjerojatno polako ako nije onda polako dolazi vrijeme da se oko Programskog vijeća i ovlasti mora sjest i razgovarat.

Imamo nekoliko replika. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa poštovani kolega Mikulić, spomenuli ste kvalitetu programa i gledanost. Žao mi je što je kolega Stazić otišao nisam na vrijeme reagirala, kad je rekao da nije bitna gledanost. Upravo suprotno gledanost je najbitnija, gledanost je zapravo pokazatelj koliko su kvalitetni programi televizije. Jer bez gledanosti mi ne znamo zapravo koliko je program kvalitetan ako ne znamo kolika je gledanost. Znači gledanost je i te kako bitna jer se njome mjeri kvaliteta programa. Neki su spominjali BBC. I BBC je prošao još 93. restrukturiranje, BBC je 6 godina zamrznuo pretplatu, BBC je isto otpuštao ljude, ali nakon svega su izašli na način da sada nedjeljom 96% Britanaca ukupne populacije gledatelja gleda BBC. Koliki je postotak hrvatskih gledatelja koji gledaju nedjeljom Hrvatsku televiziju? I nije sramota učiti od onih koji su bolji. Mudro je učiti.

Međutim, kada je ta ekspertiza napravljena koja nije plaćena jer je radiotelevizija za sudjelovanje u Europskoj radiodifucijskoj uniji i dakle, to su troškovi bili samo dolaska, što je bilo s tom ekspertizom. Ona je označena kao tajni dokument. I sad je najvažnije pitanje, zašto je ekspertiza koja pomaže programu Hrvatske radiotelevizije, koju su radili stručnjaci, koji znaju taj posao, bi li vi to spremili kao najveću državnu tajnu? Bili vi uzeli to i radili korak po korak izmijene ili bi ste to na neki način proglasili državnom tajnom i zaključali u sef na HRT-e. Zahvaljujem kolegici Petrijevčanin. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena zastupnice, ja se apsolutno slažem sa svime što ste rekli. Uvijek treba učiti. Ja se ne slažem sa načinom radom da nešto izgovoriš i onda odeš, da nemaš argumenata za to, da nemaš činjenica za to. Ali očito je nekome samo do medijskog prostora. I sada imate jednu situaciju gdje se tvrdi da se manipulira i nije vam do medijske promidžbe, a kada završite govor za govornicom onda napustite sabornicu. Prema tome, jedino što se znalo raditi to su bile medijske manipulacije. Ovim ljudima treba omogućiti da rade svoj posao i siguran sam da će doći do zadovoljavajućih rezultata i ciljeva. Možda ne razgovaramo sa istim djelatnicima? Uvijek može bolje. Da li treba bolje? Treba. Nije. Ali zato smo tu da radimo svi zajedno i da napravimo ono što treba. A što se tiče gledanosti. Pa ako ja nešto plaćam i vi, pa ja želim gledati to. Pa neću plaćati ako ne želim gledati. Prema tome, to je sigurno, ja ću se prikloniti struci ako struka kaže da to možda nije najbitniji kriterij, ali sigurno jedan od kriterija koji je jako bitan u sastavljanju ukupne slike. Sljedeća replika poštovani kolega Josip Borić. Hvala lijepa. Kolega Mikulić, kaže jedna stara izreka „Još se nije rodio tko bi svima ugodio“ To nije ni HRT-e i ne treba ni biti i zato sve ove priče o gledanosti i što bi HRT-e trebao biti idu u potpuno krivom smjeru. Jer niti je zadatak javnog servisa da bude jednak komercijalnom, i ne trebaju težiti da se takmiče s njima, nego da budu svoji i da rade na tome da budu drukčiji od komercijale i da tu traže svoje gledatelje i svoje ljude koji će ih na neki način nagraditi gledanošću. Što se tiče gledanosti, pa vidio sam evo izvješća postoji prostor gdje se to može provjeriti što se gleda i na koji način se gleda. Gdje se nalazi 800 nekakvih priključaka koji mjere gledanost? U Zagrebu? Vjerojatno, možda, ne znam. Sigurno nije u ruralnom prostoru. Sigurno nije negdje dosta daleko, pa da kažemo e to je pravi nekakav prostor unutar kojeg mi imamo točan dio ljudi koji nam može reći što se gleda. Pa ako je Super talent najgledanija emisija u Hrvatskoj, što smo mi kao država? Ja to pogledam nekada i nije to loše, ali zašto bi neke druge emisije HRT-a bile lošije? Ne znam, A strana, More, Plodovi zemlje, Otvoreno, Nedjeljom u 2. Ili da me netko uvjerava da je utakmica koja odlučuje o tome da li odlazimo na svjetsko prvenstvo manje gledana od nekog drugog komercijalnog programa, nije istina i ne treba HRT-e biti na toj strani. Ali budite različiti i kažem, evo možda na primjer od Sabora i svih ovih rasprava. Pa kada gledamo informativnu emisiju, Dnevnik zašto su svi dnevnici jednaki? Kao da se uređuje iz jednog centra svi imaju iste ljude koji govore taj dan ili imaju iste priče. Pa nemojte to raditi. Budite drugačiji. Pokažimo ljudi što je dobro iz tih rasprava da imaju za sebe korist, a ne da bude interesantno i da se takmičimo u tom prostoru, jer tada Dnevnik dobiva ovo što je, a ne treba na tome percipirati je li gledanost HRT-a dobra ili ne jer ima 10-tke dobrih emisija i Dnevnik tu uopće nije važan. Zahvaljujem kolega Borić. Hvala lijepo. Prelazimo na sljedeću raspravu pojedinačnu. Poštovani kolega Arsen Bauk. Gubi pravo na raspravu. Poštovani kolega Miro Bulj. Nije nazočan. Gubi pravo na raspravu.

Izvolite. Uvažene zastupnice i zastupnici, hvala vam na cjelodnevnoj raspravi, cijeloj hrpi prijedloga, ideja i razmišljanja. Hvala u ime kolegica i kolega iz Programskog vijeća. U ime gospodina ravnatelja isto tako koji je rekao da sada neće posebno izlaziti za govornicu. Jedna od njih je i da mi je žao što se o Hrvatskoj radioteleviziji ne raspravlja pred punom sabornicom. Ja ne mislim da je to najvažnija stvar na svijetu, ali ja mislim da Hrvatska radiotelevizija zaslužuje punu sabornicu i punu pozornost javnosti. Dopustite da kažem da je riječ o jedinoj nacionalnoj radiotelevizijskoj kući. Nema ih 100. Imamo samo jedan HRT-e. I htio bih da u tom smislu bez obzira na koju stranu sabornice gledam pokušate što je moguće više doprinijeti razumijevanju da Hrvatska radiotelevizija nije jedan urednik, nije samo jedna emisija, nije samo Dnevnik, nije samo informativni program. Hrvatska radiotelevizija je čak i puno više od novinarstva, samo novinarstva. Neću uopće reći da je Hrvatska radiotelevizija jedan od najvećih ulagača u hrvatsku kulturu recimo. A konto svih razgovora o pristojbama i o tome bi se dalo razgovarati. Hrvatska radiotelevizija je u istraživanju koje nije iz Hrvatske napravljeno ovog ljeta nedvojbeno je utvrđeno u gornjem domu gledanosti u Europi i u okruženju najgledaniji javni servis i najslušaniji, Hrvatska radiotelevizija nije samo HTV-e. Tamo postoji i Hrvatski radio, i orkestar i puno bi se o tome dalo razgovarati. Ja na najiskrenijoj razini u ime Programskog vijeća i u svoje osobno ime bi htio da na neki način s ove rasprave ponesete razmišljanje o tome ako je potrebno i ako je došlo vrijeme da razgovaramo i razmišljamo i na razini javnih rasprava, a onda na koncu u ovom Visokom domu o promjeni i nalaženju novih modela ili modela oko toga kako da javni servis bude na usluzi svim građankama i građanima, cijeloj hrvatskoj javnosti. Ali iznad i prije svega da se potrudimo da on bude i ostane institucija. To nešto u tom moraju dati i njegovi djelatnici neće samo iz zraka to doći. Ali i odavde i s drugih adresa da se shvati da je Hrvatska radiotelevizija između ostalog i institucija rekao bih Max Veber, svi ćemo mi proći kroz državu ako ne napravimo institucije neće ostati ništa. Hrvatska radiotelevizija je puno više od pojedinačnih ponekad žao mi je to reći, malo i prizemnijih nego što bi trebalo rasprava i razina, ona bi trebala i jest puno više, ako jedan dio tog bude adresa na koju ovo upućujem djelatnici HRT-a onda jedan dio neka ostane i vama u pronalaženju boljeg modela i u raspravljaju o HRT-u i na primjereniji način i u primjerenije vrijeme. Ovo nije i možda ja to nemam pravo, ali bih volio da smo ovo radili i u neko primjerenije doba i pred punom javnosti, jer Hrvatska radiotelevizija na koncu konca je ipak javni servis svih nas. Zahvaljujem poštovanom dr. Zdraku Kedži na ovoj završnoj riječi. Glasovat ćemo o njima kad se za to steknu uvjeti.

Poštovane kolegice i kolege s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnju sjednicu. Sutra nastavljamo s radom u 9,30 sati sa glasovanjem o raspravljenim točkama dnevnog reda.